Děkuji. Děkuji i za ten dotaz k procesu vyhlašování národního parku Křivoklátsko.

Středočeský kraj dokonce přijal svým usnesením podporu vzniku národního parku a už to zapracovává i do svých strategických dokumentů.

Jednak jsem je přijala na ministerstvu, jednak jsem za nimi byla, dokonce dvakrát, jednak jsem se tam jela i potom podívat sama do terénu.

Bylo to taky několikrát zveřejněno, že nemají dost informací, že je nikdo nekontaktoval.

Je to velmi těžké, jestli znám délku toho procesu, jestli vím, kolik toho potřebujeme na zřízení, správy chráněné krajinné oblasti tam sice máme, nicméně národní park bude přece jenom větší, kolik toho potřebujeme, tak jsme si odečetli, abychom to všechno měli obhájit, v našem volebním období zajistit, zabezpečit a nechat ty náklady nebo nenechat na nastupující, tak mně to vycházelo, že to musí být v letošním roce.

Děkuji. Pan poslanec má doplňující dotaz. Já mám za sebou samozřejmě tu šumavskou zkušenost, za kterou jsem strašně rád na jednu stranu, ale na druhou stranu vím, jak je hrozně vachrlaté, když použiji tohle hezké české slovo, jinými slovy, v tomto případě spíše asi nebezpečné nemít na své straně většinu toho regionu. To je prostě o vysvětlování, o desítkách jednání, protože jakmile se vloží ta mina doslova do základu toho národního parku, tak samozřejmě ti lidé to nikdy nevezmou za své a vždycky to bude tak, že nám to někdo z Prahy přišel nařídit, a to je pro vznik toho národního parku vlastně hrozně nebezpečné. To znamená, já bych určitě apeloval na to, že ta jednání musí být dál, někdy budou určitě nepříjemná a určitě se nepodaří přesvědčit všechny obce, a vůbec už ne všechny občany, ale přesto jim dát ještě ten čas, aby skutečně si to mohli projednat, takže ten spěch se obrátí proti ministerstvu. Ano, paní ministryně má zájem ještě reagovat.

Děkuji.

Děkuji. Děkuji. A prosím pana ministra zdravotnictví o reakci. Děkuji, pane předsedající.

To je něco, co nemá většina zemí. Prostě Česká republika se takhle rozhodla a de facto akreditaci má jakákoli nemocnice. Ona žádná nemocnice prvního, druhého typu není.